Prosím, máte slovo. Já se chci zeptat na ten hospodářský výbor. A není to nic proti kolegu panu poslanci Tejcovi, ale pan předseda volební komise říkal, že to je podle počtu, podle poměrného zastoupení.

Takže mně ta nominace není úplně jasná vzhledem k tomu, co říkal pan předseda volební komise.

Protože určitě pan poslanec Šarapatka, který byl odvolán, není členem, nebo nebyl zvolen za sociální demokracii.

Opakuji, není to nic proti panu poslanci Tejcovi, ale jsou pravidla a jsou počty a najednou by vládní strana měla o jeden mandát v hospodářském výboru více. S přednostním právem pan poslanec Kalousek.

Ten motiv je zřejmý.